Chtěl bych zmínit, že tento návrh je především směřován proti ČEZu.

Pro mne tomu tak není a vzhledem k tomu, že nemáme konečné stanovisko Ústavního soudu, dovoluji si navrhnout tento bod v této chvíli vyřadit do té doby, než rozhodne Ústavní soud, a pak se k tomu můžeme kdykoliv vrátit.

Dobrý den dámy a pánové. Já bych chtěl jenom reagovat na to, co tady zaznělo od pana poslance Ondráčka. My sledujeme velmi pozorně genezi toho návrhu ze strany Pirátů, jemuž vyjádřilo i podporu vládní ANO, a to je skutečně ztransparentnění registru smluv a zákona 106.

Musím podotknout, že jsme tento zákon velmi dobře a podrobně probrali na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který byl gesční v této věci, a i v rámci pozměňovacích návrhů jsme ho doporučili. Já odmítám dávat dohromady tu věc, že to je zaseklé na těch výborech a že se řeší nějaké otázky bezpečnosti. My jsme měli vyjádření právě týkající se třeba bezpečnostních otázek, které jsou obsaženy v nějakých smlouvách, a tento návrh není v rozporu s tím o utajovaných informacích nebo o bezpečnostních informacích. Prostě specifika jaderných reaktorů a podobné věci nejsou součástí smluvní dokumentace, například na objednávání služeb v rámci ČEZ distribuce a podobně. Jsou to České dráhy a další.

Byla to vládní priorita.

Já vám děkuji. Mám zde dvě přednostní práva. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl doplnit řeč pana předsedy Bartoše ještě o jeden aspekt, totiž že my jsme předložili pozměňovací návrh, který řeší otázky bezpečnosti tak, aby se dokonce zpřísnila vůči současné úpravě bezpečnost a všechny ty aspekty, které s ní souvisí. A pokud teď bude zablokované to druhé čtení, my ten pozměňovací návrh nebudeme moci načíst, a tudíž ta bezpečnostní úroveň zůstane nižší. Dosáhnete tím úplného opaku toho, čeho jste chtěli dosáhnout.

To si myslím, že po tom, co KSČM tady předkládala, asi nejde úplně očekávat, ale vypovídá o tom, že nechcete věcně hlasovat o tom návrhu před volbami, že se bojíte toho, že když budete hlasovat proti návrhu o registru smluv, že vám to vaši občané vyčtou, protože když jde o nějaké programové věci, tak se zaklínáte transparencí, a když jde o konkrétní hlasování na plénu Poslanecké sněmovny, tak hlasujete proti transparenci. Takže proto my určitě nepodpoříme návrh, aby byl vypuštěn registr smluv z dnešní schůze, a doufáme, že v tomhle ANO bude plnit svůj vládní program a bude na straně transparence a nebude to sabotovat, tak aby se konečně podařilo ČEZ zařadit mezi subjekty, které mají smlouvy zveřejňovat. Ostatně i pan premiér to slíbil, tak já doufám, že když to bylo proneseno ve veřejnoprávních a dalších médiích, že slovo premiéra platí. Děkuji. S přednostním právem pan předseda Bartošek. Děkuji za slovo.

To je všechno. Děkuji.

Děkuji za slovo.

Čili já bych požádala Sněmovnu, aby toto zvážila, že se tomu na výboru věnujeme a že si patrně můžeme ušetřit zdlouhavé jednání zde tím, že nejprve to projednáme v příslušném gesčním výboru s přípravou, kterou ministerstvo a také Generální ředitelství Úřadu práce přislíbilo udělat, a už na ní průběžně pracuje.

S přednostním právem pan předseda Stanjura. Děkuji za slovo. Ta rychlost k předložení materiálu není vůbec závratná.

To zaprvé. Zadruhé. Šest měsíců je doba dlouhá až až, aby to tady už dávno bylo.